Máte slovo. Dobrý den, vážený pane předsedající, vážení členové vlády, milé kolegyně a kolegové. Také klub TOP 09 a Starostové podpoří tento dotační program.

Kdežto teď, když se tam objevilo 50 milionů korun i na kulturní památky děkuji panu ministrovi za to, že to tam zařadil tak jsem rád, že i venkov získal nějaké finanční prostředky.

A to museli odvádět různé dávky státu a podobně a vydrželi, přežili v té těžké práci i bez různých dotací. Bohužel, dnešní svět je úplně jiný a Česká republika nemůže nepodpořit naše zemědělce, proto si myslím, že všichni bychom měli tento dotační program podpořit.

Děkuji za pozornost. Děkuji vám, pane poslanče.

Takže to samozřejmě je připravováno tak, abychom to dokázali řešit ve vícero rovinách.